Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je poskytnout dlouhodobě nezaměstnaným osobám prostor pro zahájení živnosti, popřípadě pro zahájení vlastního podnikání. Ministerstvo práce a sociálních věcí by za tímto účelem mělo vydat jednorázovou finanční podporu, která pomůže daným osobám pokrýt nezbytné počáteční náklady a odpoutat se ze systému sociální podpory. Efektem tohoto opatření by měl být pokles počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob a růst počtu osob samostatně výdělečně činných, stejně jako růst počtu malých a středních podnikatelů.

Já se tedy hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 142, kde je 500 mil. korun z kapitoly 396 Obsluha státního dluhu do kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí na aktivní politiku zaměstnanosti. Děkuji vám.

Končím druhé čtení tohoto návrhu.